kolege idemo redom, prvo bih molio da budu ovdje zastupnici onoliko koliko klubovima pripada, dakle vidim da ima ovdje previše zastupnika Suverenista i previše zastupnika kolege iz Mosta, pa vas molim da napustite da budu brojevi dva Mosta jedan Suverenist. Ako to ne napravite počet ću davati opomene na način da ide jedna, druga, treća, četvrta i da na kraju ne možete dva dana nazočiti raspravama što ne bih želio. Vas molim da se prvo maknete na svoja mjesta ovo ne pripada vama, ovo nije vaša klupa to jako dobro znadete, isto tako kolega Zekanović, Milanović Litre dakle imate svoja mjesta, ovo nisu vaša mjesta.

Vrkljan izvolite.

Ajde izvolite si sjesti molim vas, nemojte 30 sekundi da puštamo snimku da vidimo što je bilo. Izvolite si sjesti. Ja nisam branio poziciju vladajućih, ja sam branio poziciju svakog zastupnika jer može se dogoditi da neće biti vas zastupnika iz Domovinskog pokreta i onda će prozivati iz HDZ-a, pa će nema vas, pa neće biti u nekom trenutku SDP-a kao što ih i sad dosta i nema, pa ćete ih prozivati. To nije jednostavno korektno. Nije, nije obaveza, nije obaveza, to svi jako dobro znadete, zastupnika da sjede dok se obrazlažu amandmani. Dakle, bio sam vrlo korektan. Nismo ostavili noćnu raspravu, mogli smo ovo sve što sada ide ujutro jučer raspravljati do 3 ujutro. Nismo nego smo dali ujutro i možete pred javnošću koja prati predstavljati svoje amandmane. Mislim da je to korektno. E sad još tražiti da tu budu i zastupnici da vas slušaju koji na to nisu obvezatni, mislim da nije fer, mislim da nije fer. Dakle, iz tog razloga sam se postavio na taj način jer imate pravo i mogućnost pred javnošću obrazlagati svoje amandmane. I dao sam vam priliku da se to događa u gledanom terminu ujutro, a ne u noćnom terminu kao što se je znalo događati. Dakle, cijeli dan jučer i danas nema niti jednog zastupnika vladajuće većine. Ne moraju svi biti prisutni, al da niti jednog ne bude, a da se kod nas pozivate na epidemiološke mjere u praznoj sabornici, pa hrvatski građani ovo gledaju, ovo je uvreda za zdrav razum da vi ne date nama koji želimo sudjelovati da nas kažnjavate, a one koji primaju plaću, a ne dolaze na svoje radno mjesto da se njih nagrađuje. Dakle, i to imate pravo reći. Međutim, broj zastupnika u sabornici veže se isto tako i za velike stranke i oni mogu isto tako onda kad ne bude vas sjesti na vaše mjesto, pa zamislite … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] samo malo, pa zamislite kad nema HDZ-a, pa si tamo sjedne SDP, pa kad nema SDP-a se sjedne HDZ. Dakle, vi ste klub koji ima nešto manje zastupnika i to… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] kolege al nemojmo se sad dobacivati, ja sam vas pustio da kažete, dakle pustite i vi mene. Dakle, moram braniti broj kolko smo dogovorili na predsjedništvu, to nije moja bila nekakva samovolja nego dogovor na predsjedništvu vezano za epidemiološke mjere i toga se držim. Građani će vidjeti da nekoga ima ili nema i stoga će donositi određene zaključke. Povreda Poslovnika, jeste vi bili kolega Zekanović, vi ste tražili stanku jel? Stanku. Imamo kolegu Bulja još povreda Poslovnika izvolite. Tijekom rasprave o amandmanima i obrazloženju amandmana ja kao saborski zastupnik koji je dao sam 70-tak amandmana, moj klub 160, dozvolite da obrazlažem amandman u skladu onako kako ja mislim jel je ipak uložen trud u pisanju ovih amandmana i naravno da građani žele da čuju što mi govorimo. Dobro, ja ću vas pustiti od sada da govorite kako želite, ali budite svjesni da će vam se događati isto i s druge strane i ona ću isto tako pustiti. Dakle, moja je isto tako dužnost da branim neke, neka ponašanja koja su fer i korektna i da upozorim na ona koja nisu, a često nema zastupnika i iz drugih klubova i onda ćemo bit suočeni s time da jedni druge prozivamo kada nas nema. Al dobro, ako želite tako, vidjet ćete da to nije dobro. Dakle, ja ne mogu vama odgovoriti, ja mogu samo u ime Kluba MOST-a reći ovo, nas uvijek ima i prozivajte nas kad nas nema. A ovu mjeru koju ste nam dali od 2 zastupnika mi nju uvijek ispunimo. Dajte nam još mjesta, bit će nas i više. Hvala. Za to morate dobiti dovoljan broj mandata na izborima, to ne ovisi o meni, to znadete jako dobro. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Što?

Izvolite kolega Zekanović. Vi ste zatražili stanku? Ovdje moram ukazati na jednu iznimno veliku nelogičnost što se tiče provedbe epidemioloških mjera u HS. Nije logično da HDZ-ovac može zaraziti samo HDZ-ovca ili Hrvatski suverenist isključivo Hrvatskog suverenista. Koliko ja znam, a ja pretpostavljam da i vi znate, koronavirus se može dobiti bez obzira na stranačku pripadnost.

Dakle, ako je maksimum koji možemo imati u hrvatskoj sabornici 40 ljudi, 40 zastupnika, onda to mora biti 40 bez obzira na stranačku pripadnost jel, jer kolko ja znam, a pretpostavljam da i vi znate, koronavirus se širi bez obzira na stranačku pripadnost. Molim vas omogućite svim zastupnicima koji žele biti u hrvatskom, u sabornici da budu u sabornici bez obzira kojoj stranci pripadaju jer ovo nema smisla. I također ću ukazati na situaciju da u sabornici trenutno od 16 mogućih zastupnika HDZ-a ima 0, a od SDP-a, ako se ne varam, dvojica. Dakle, a dok evo kolege iz MOST-a i mi evo Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret vidim da smo maksimalni broj zastupnika, kolko imamo toliko smo i IDS evo moram isto reći. Hvala lijepo. Kolega Zekanović naravno da ću odobriti stanku, naravno da ste vi ovdje jer ste zainteresirani, posebno oni koji imaju svoje amandmane. Međutim, ovo je dogovor s predsjedništva, mi smo oformili još 5 drugih dvorana u kojima svi zastupnici koji žele mogu sjediti, to je bio dogovor predsjedništva i mora je dužnost da taj dogovor poštujem. Ovo što vi predlažete dovelo bi nas do kaosa jer ne mogu ja hvatati tko je u kojem trenutku iz koje stranke gdje, postoje mjesta koja pripadaju određenim strankama, oni na njima mogu sjediti ili ne sjediti. Ovo je dimenzionirano za onaj broj kada je vršni, kada ih je najviše, kada ih nema to je njihovo pravo isto tako da tu ne sjedne, a svaki zastupnik u ovome trenutku ima mogućnost sjesti ne u centralnu dvoranu nego u sve one dvorane koje smo bili složili jer je takav bio dogovor predsjedništva jer je takva bila odluka Ustavnog suda. Ja vas molim da se toga držimo. Kolega Miletić izvolite i vi imate zahtjev za stanku. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Jandrokoviću i poštovani gospodine Bukarica ja ovim putem probao bih vas zamoliti ako je ikako moguće da nađemo jedno rješenje da uistinu svi oni saborski zastupnici koji žele da mogu biti ovdje u ovom časnom domu u hrvatskoj sabornici ne u nekim pokrajnim dvoranama, ako je ikako moguće, a onda kada netko dođe pojavi se od vladajućih mi ćemo evo iz MOST-a uredno ustati otići u neku pokrajnu dvoranu. Time bi držali se svih epidemioloških mjera, 41 zastupnika ovdje u sabornici. Ono što me brine gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, jučer cijeli dan točnije 13,5 sati Petrov, Grmoja, Kujundžić, Bulj i ja smo bili ovdje, nitko nam ništa nije rekao. Ovdje na vašem časnom mjestu bio je kolega Sanader, poslije njega kolega Reiner, nitko nam ništa nije rekao gospodine Jandrokoviću i mi smo ovdje 13 sati sjedili, jučer smo mogli, a danas ne možemo. Kakvo je to pravo? Kakvo je to ponašanje evo s ove vaše strane prema nama? Dakle, jučer Petrov, Grmoja, Bulj, Kujundžić, Miletić mogu, a danas ne može, potjerat ćemo vas van. 300 amandmana je oporba predložila, nekih 150, 160 amandmana samo nas iz MOST-a za Slavoniju, za Liku, za Dalmaciju, za Zagreb, ovdje ja dolazim iz Rijeke, za moju Rijeku, sve je odbijeno. I u redu to je vaše pravo. Je li moguće da barem veći stupanj kolegijalnosti se pokaže da se omogući svima ovdje koji žele biti u sabornici da tu budemo? Hvala kolega Miletić, to nije moja volja, to je odluka Predsjedništva Hrvatskog sabora i članak Poslovnika. Dakle, jučer to je propust mojih kolega, ja ću s njima razgovarati, ja to uopće nisam znao. Dakle, ako je tako bilo ja to ne znam, ali to ne znači da će tako biti i da je to u redu. To je njihova greška, njihov propust, nisu jednostavno slijedili Poslovnik. Dakle, ne nije moguće to ću ovaj dogovoriti ostalim predsjedavajućima ako se to jučer dogodilo to je bila pogreška. Tako što ne može se događati jer bi to izazvalo nered i kaos. Stvorili smo uvjete da svi zastupnici nazoče sjednici jer smo proširili ovu središnju sabornicu na ostale prostore, dakle ima još 5 dvorana, svi oni koji žele sudjelovati mogu biti u tim dvoranama, ako nema dovoljno mjesta, njihovi klubovi ako nemaju dovoljno mjesta u ovoj sabornici. Dakle, molim vas da ne tražite od mene da djelujem suprotno Poslovniku, a ovo što se je dogodilo jučer ako je tako bilo bila je pogreška i više se neće događati. Sada dajem stanku od 10 minuta do 10 i 20 i pozivam vas da nastavimo dalje s radom jer danas imamo Ovršni zakon i mislim da je u interesu svima nama i vladajućima i oporbi da to kvalitetno raspravimo i da to građani vide. Hvala vam lijepa.

Izvolite državni tajniče.

Društvo Hrvatske ceste dionicu Obrovac-Kruševo održavaju kroz program redovnog održavanja te je navedena dionica sigurna za odvijanje prometa. Izvolite, očitovanje. Evo očekivao sam da će područje Obrovca tj. Kruševa jednog od simbola obrane RH na toj dionici od 2.500 m, 2,5 km cesta se pošto je takva brdovita, pošto je često zbog Masleničkog mosta zatvaranja se koristi devastirana je i ja mislim da ovo ulaganje od pola milijuna kuna su minimum da se ta cesta napravi tim ljudima koji žive na tom području.

Očekivao sam da ćete prihvatiti zbog tih ljudi na tom području koji zaslužuju u Zadarskom zaleđu minimum kvalitete za život na tome području. To su područja jel ono nema, najprije su iseljena, drugo čak nema vodoopskrbe u određenim područjima i sada ova cesta im je vrlo bitna, ova dionica, a poglavito ponavljam kada puše jaka bura i kada imamo probleme onda i kišovitoga vremena ta cesta je doslovno neprohodna. Evo još jednom bi rekao da me žalosti zašto na ovaj način odbijate amandmane, žalosti me što saborski zastupnici cijelo vrijeme s toga područja apsolutno ne žele čuti, sutra će glasati o ovome, a iz većine su s toga područja iz 9. izborne jedinice su, što barem ne čuju koji amandman. I zbog toga je došlo do poslovničkih izmjena u prošlom mandatu jer tribali smo u istom trenutku raspravljati o amandmanu i glasati, ali nije se naravno zato je se išlo mijenjati poslovnik da bi se zamaglilo da se ne zna tko je kako glasao. Izvolite. Amandman se predlaže osigurati sredstva za rekonstrukciju dionice ceste i nogostupa na području Sinja i Hrvaca od Obrovca Sinjskoga-Hana preko BAjagića do Panja, navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Izvolite, obrazloženje. Evo što se tiče Sinja i prometnica, ta prometnica ima u jednom dijelu i problem sa izvlaštenjem, tako da je na području BAjagića je sužena. Naravno da nije u ovlaštenju Hrvatskih cesta, ali je Županijskih cesta koji apsolutno ništa ne rade osim u predizborno vrijeme asfaltiraju ljudima pa ih mole do kočaka gdje su kokoši. Jedino što možemo vidjeti da bi dobili glasove i privolili te ljude sa asfaltom, a iz tih krajeva ljudi se iseljavaju. A ovo su ozbiljne stvari kroz Bajagić, Obrovac prema Panju je naseljeno mjesto, znači ta dionica od Hana, Bajagić prema Panju je naseljeno mjesto i tu triba biti nogostup, tu triba omogućiti da se izvlasti dio te ceste gdje se ljudi protive, di ljudi prosvjeduju. Međutim, vi odbijate ključne amandmane za Cetinski kraj, ključne kao što je brza cesta, infrastrukturalna brza cesta Križice-Kukuzovac koja ježila kucavica. A ono što ste napravili po pitanju protočnosti cesta gdje je trebalo biti protočnije kao što je kružni tok u središtu Grada Sinja, gdje imamo na dionici spoju državnih cesta dvi državne ceste iz pravca Glavica iz pravca Split-Sinj u središtu Grada Sinja vi ste napravili kružni tok bez pothodnika gdje su škole, trgovački lanci, središte grada tako da se usporava promet. Vi sve što napravite Hrvatske ceste perući ruke prema županijama koje su svrha same sebi, apsolutno ste zakočili promet. Zato prihvatite moj prijedlog i ovaj i napravite da imamo pothodniku u Sinju na dionici D1 i brzu cestu, to su ključne stvari za Sinj i Cetinski kraj. Idemo na 46. amandman istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za rekonstrukciju državne ceste D1 na potezu od Sinja do Vrlike. U tijeku su aktivnosti na nekoliko poddionica državne ceste D1 između Vrlike i Sinja. u tijeku je postupak javne nabave ugovaranja radova rekonstrukcije državne ceste D1 kroz Vrliku duljine 0,7 km, započeli su radovi na sanaciji nestabilnih pokosa na dionicu Vrlika-SAtrić u duljini od 7 km na 11 pozicija. U planu nabave je predviđeno ugovaranje radova izvanrednog održavanja asfaltnog kolnika poddionice Maljkovo-Peruča duljine 6,3 km.

Ljudi zbog skupoće autoputa, zbog cijene često koriste državnu cestu D1 i vrlo bitno je za Vrliku, Vrlika je zaboravljena, blizina Sinja joj je vrlo bitna jer administrativno sjedište Sinj cetinskog kraja još uvijek je i bit će naravno grad Sinj zbog toga bi trebalo tu cestu, zbog blizine i Vrlike i Splita, mi imamo problem što nemamo u sudu više općinski sud, što nemamo u Sinju općinski sud nego za brojna npr. moraju ići u Split, u bolnicu u Split ili u Knin. Tako da ta cesta je značajan za opstanak ljudi na tome području. Vrlo je opasna i opasni su sve zavoji, vi poznajete iz toga ste kraja zato me i čudi odbijanje ovih amandmana uz nekakve kozmetičke izmjene koje vi ovdje spominjete, a ova trasa je u velikoj dužini cijelo Peručko jezero je vrlo, vrlo opasna, a najprometnija je u RH na razini državne ceste. Ponavljam još jednom, ovi prijedlozi od brze ceste, spoja Sinja s Križice – Kukuzovac koja je cesta života najbitnija, vi je odbijate. Odbijate i za Vrliku da bude bliže Sinju, ne vidim niti jedan razlog i zbog toga tražim glasanje. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osiguranje sredstava za rekonstrukciju državne ceste D1 na potezu od Dicma do Sinja. Hrvatske ceste su ugovorile i u tijeku je izrada noveliranog idejnog rješenja i nove studije utjecaja na okoliš za obilaznicu Dicma. Donošenjem prostorno planske dokumentacije Splitsko-dalmatinske županije nastavit će se s daljnjim tijekom projekta. Evo, što se tiče zaobilaznice ili spoja Sinja sa Križice-Kukuzovac ili zaobilaznice Dicma 2016. godine u 12. mjesecu ta sa ja pod pritiskom Olega Butkovića da se napokon napravi ta projektna dokumentacija i napravljena je studija utjecaja na okoliš. Brza cesta za Sinj je cesta života. Sinj i cetinski kraj su najperspektivniji u području zaleđa od Savudrije do Prevlake i cijela Dalmatinska zagora mora imati kuce žilavice prema znači autoputu i prema Splitu. Sama blizina Splita sa izgradnjom brze ceste je značajna. Međutim, ja dajem ovaj amandman da se ispegla dio na Kukuzovcu kod zavoja S prije ulaska na samu ravninu koji je vrlo opasan. Prometnica državne ceste D1 koja je najfrekventnija i najviše prometa ima na tom području mi moramo naći rješenje i bio je nekakav projekt u ono vrijeme dok sam išao u Hrvatske ceste, guraj se taj projekat da se pegla taj zavoj S i tu triba napraviti 3 trake jel znamo da je tu veliki pritisak i od …/nerazumljivo/… od Trilja znači i od samoga Sinja i u obrnutom smjeru tu su kolone ogromne i tu dolazi do brojnih zastoja, udesa, jer je taj S stvarno nepregledan i vrlo opasan prije samoga Kukuzovca. I još jednom brza cesta je ključni projekat, žila kucavica za Sinj i cetinski kraj. To je ono što će se napraviti bez obzira što su sada vrijeme preizbora će se opet obećavati. Projektna dokumentacija je pokrenuta i mi očekujemo da se počne graditi.

48. amandman, zastupnik ponovo Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za rekonstrukciju županijske ceste Sinj D1 – Troglav - Otok županijska cesta 6082. Rekonstrukcije županijskih cesta nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta. Pa zbog toga sam i predložio amandman jer županija pere ruke, a ministarstvo tu mora uskočiti jednostavno jer županija ne vodi dovoljno brigu o Dalmatinskoj zagori, a u ovome slučaju ni na cesti koja je vrlo bitna i koja se može urediti jer tamo imamo i hipodrom. Znači kad iđemo od D1 od Sinja od općine, zgrade općine prema Otoku tu je hipodrom tu je naseljeno mjesto, tu imamo aerodrom koji turistički se može još dignuti na veći nivo, imamo hipodrom tu su tamo i alkarska ergela, to područje prema Otoku se može napraviti biciklističke staze, imamo ugostiteljske objekte, imamo šetnicu Sinja na prema Sinjskom polju, prema tome dijelu. Stoga smatram da bi tamo trebala biti i biciklistička staza kao turistička atrakcija i ja mislim da ovaj amandman od Sinja – Troglav prema Otoku ova cesta zaslužuje realizaciju na većoj razini od županije jer županija jednostavno nešto obeća prije izbora, a njima su puno bitniji izbori u stranci. Puno je bitnije da Sanader kadrovira u stranci nego kao župan kad je trebao to odraditi i on i Blaženko Boban, tako da županije su oprale ruke od onoga čime upravljaju jer bi tribalo ulagati i ja očekujem od države, ako već decentalizira cesta, ako decentralizira novac prema županiji da decentralizira prema lokalnim samoupravama i da pomognu lokalnim samoupravama jer zasigurno ljudi koji žive na tome terenu znaju koliko bi značilo za opstanak ljudi u Otoku općini, prema Trilju u zaleđu, u samome Sinju koliko znači ta cesta od D, od Sinja središta Sinja prema hipodromu, prema aerodromu i prema samome općini Otok stoga ovaj amandman od 20 miliona kuna uređenje te ceste tražim da se glasa. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za rekonstrukciju dionice ceste i nogostupa na području Sinja od D60 od raskrižja Masle prema Brnazama kroz Turjake, Košute, Trilj. U planu nabave Hrvatskih cesta za '20.-tu planirano je pokretanje nabave za potrebne radove obnova državne ceste D60 i dogradnja nogostupa kroz naselja Košute u duljini od 2,7 km. Nažalost odbijate, jedino što je ova Vlada poslala, pokušala poslati smeće iz Vrgorca u odlagalište na području i Brnaza i Turjaka, ova cesta je također vrlo frekventna, vrlo opasna, imamo zavoje, poglavito na području kod Košuta i Turjaka, naravno u Brnazama, tu dolazimo i do Masle i raskrižja koje je opterećeno i koje zagušuje jel sav promet sa autoputa od Čaporica iz Kamenska iđu, ide tom dionicom i smatram da imamo alternativno rješenje koje je dobro, od Košuta cesta na zonu Kukuzovac, time bi skratili 7 km put do samog Splita ili Kukozovca, rasteretio bi se taj promet na tu dionicu, rasteretilo bi se Masla, al ovo je vrlo opasna dionica. Onaj ko je išao od Masle prema Trilju za Kamensko ili za Imotski starom cestom il na autoput zna da je ta cesta opasna i često se događaju prometne nesreće sa tragičnim posljedicama na tim zavojima na ovoj dionici. Taj narod je opterećen, rekao sam, samo odlagalištem otpada i svi peru ruke od tih ljudi, nameće im se ogromni tereti i ugrožen im je promet i sigurnost njihove djece, tako da država, pošto je vlasnik to je, pošto je to državna cesta od Masle prema Trilju kroz ta sela od Brnaza, Turjaka, Košuta do Trilja ja mislim da zaslužuju puno bolji promet jel je ta prometnica vrlo vrlo značajna. Zbog toga ću i tražiti glasanje o ovome amandmanu. Međutim, vrlo mi je bitno napomenuti još jednom da alternativna rješenja se moraju tražiti što se tiče same Masle, pritiska od Trilja na Maslu je naravno najznačajniji projekat je, ponavljam, brza cesta Sinj, Križice-Kukuzovac. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurat sredstva za rekonstrukciju dionica i ceste i nogostupa na području Sinja od D-1 Karakašica preko Jasenskog do Čitluka. Hrvatske ceste su u proteklom periodu obnovile asfaltni kolnik na državnoj cesti D-1 Karakašica-Jasensko- Čitluk. Na cijeloj dužini postoji kontinuitet jednostranih pješačkih staza izuzev od kilometara 62 + 300 do 62 + 600 tj. 300 m kao spoja već izgrađenih nogostupa od općine Hrvaca do grada Sinja čija je izgradnja predviđena planom nabave Hrvatskih cesta. Ja sam ovdje baš tio upozorit vas na nebrigu županijskih cesta i nemoć onih koji su odgovorni. Imamo znači ovdje od D-1 prema, u Karakašici prema Jasensku i Čitluku, ta cesta je vrlo opasna, širina je kolnika vrlo uska tako da sam dao ovaj amandman u vjeri da ćete vi, pošto ste iz tih krajeva, dolazite, vezani ste s tim krajevima, dolazite, poznajete ta mjesta, ta mjesta su zaboravljena, kao i ostalo u Cetinskoj krajini, pa sam očekivo da ćete riješiti vi iz proračuna, ali evo još vas jednom pozivam da se to napravi.

Umjesto da se sanira ono područje, da se pomogne tom području, Karakašici, Čitluku i Jasensku, vamo Suhač, Lučane prema Radošiću, to područje zapadnog, područje grada Sinja, ta mjesta su jednostavno zaboravljena od države, al su najperspektivnija i najlipša za življenje. U ovome trenutku ne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponavljam, od Savudrije do, do Prevlake najperspektivniji grad je grad Sinj i Cetinski kraj, zbog blizine Splita, zbog tog spoja i zato ove prometnice spoj autoput Kukuzovac-Križice približavaju Split, postaje Sinj predgrađe Sinja i time Sinj će imati budućnost.

Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Ja vas u potpunosti razumijem, zbog toga dajem ove amandmane da upozorim da županija ne funkcioniraju dobro i da decentralizirani novac koji građani uplaćuju u državu, a država daje na županije, jednostavno se ne usmjeravaju ravnomjerno. Lučane su naseljeno mjesto isto kao i Suhač, i Karakašica, to je ta tromeđa tu i Čitluk i, i vamo, rekao sam put prema Jasenskom.

Stoga smatram da je županija, ponavljam, oprala ruke osim u predizborno vrijeme di malo ispeglaju negdje za koji glas u biti, asfaltiraju tamo gdi se mogu biti, biti, ovaj, di se mogu vidjeti izborni ciklusi, a ovdje gdje je potrebno to ne rade.

Tu ljudi žive, tu je i škola. Ljudi u Lučanima i na Radošiću tu se osjećaju dosta ugroženi. Stoga još jednom ponavljam, uz ove nekakve premosnice koje su postojeće, premosnice koje bi spriječile ovaj veliki udar na pritisak na samo središte grada Sinja sa ravnanjem ovih cesta, proširenje ovih cesta, smanjio bi se pritisak i na središte grada Sinja, a puno bi bili sigurniji mještani ovih područja grada Sinja. Stoga tražim glasanje o ovom amandmanu. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osiguranje sredstava za rekonstrukciju mosta na rijeci Cetini u mjestu Obrovac Sinjski-Han, izrađena je projekta dokumentacija za sanaciju mosta i dobivena je suglasnost konzervatora na projektno rješenje. Radovi će se planirati u sljedećem investicijskom ciklusu. Izvolite, očitovanje.

Glavice su najveće selo u RH koje nemaju status općine s tim da je uz samu cestu otvoreni betonski kanal gdje niste prihvatili ove amandmane ni od Šuće ni do Privije i od Privije do Hana kud nam djeca iđu, a pogotovo most. Ako netko ide prema Livnu može se i taj put je sada postao tranzit i prema Livnu zbog toga što imamo cestu od Livna prema Bilome Brigu i dosta je tranzitna cesta, dosta je promet gust, međutim taj most ne može se mimoići dva auta. A Han je bio nekada značajno središte na području Dalmatinske zagore i mislim da novom rekonstrukcijom ili novim pronalaskom rješenja, novim mostom tom području se mora omogućiti normalan promet i sigurnost, poglavito djece na tome području. Zato most na Hanu zaslužuje puno više osim ovaj amandman sam dao i prošlih godina i uvijek je isto obrazloženje. Planska dokumentacija, studija izvedivosti, uvijek ista priča, ja ne znam gdje vi to sve krijete te puste dokumente. I evo drago mi je što je došao jedan kolega iz HDZ-a iz Varaždinske županije iz Varaždina pa da čuje o problemima mojih amandmana što se događa u Sinju, Cetinskom kraju, Dalmatinskoj zagori i Dalmaciji.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za izgradnju nogostupa na državnoj cesti D219 na potezu Sinj-Glavice-Obrovac Sinjski-Han. Grad Sinj je u suradnji sa Hrvatskim cestama naručio izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa uz D219 dionica Šuća-Privija za koju se očekuje skoro ishođenje lokacijske dozvole, dok je za dionicu D219 Privija-Han već izrađena projektna dokumentacija te se očekuje da bi javna nabava mogla započeti u idućem investicijskom ciklusu.

A ponavljam, to je najveće mjesto, Glavice su najveće mjesto. Glavice su inače meni susjedno mjesto, a iz Glavica je i predsjednik Republike Zoran Milanović, pa pozivam Zorana Milanovića da svojim autoritetom na sastancima sa premijerom Plenkovićem gdje su očito u dobrim odnosima da pokuša pomoći i on priko vas gospodine Mihotić vi ste iz tih krajeva također dijelom porijekla imate rod, da zajedno odradimo u tome selu da se vrati nešto, da se vrati našem Gradu Sinju, Cetinskom kraju. Sa ovim projektima brze ceste spoj Sinja sa Splitom i sa autoputom Sinj i Cetinski kraj su najperspektivniji zbog toga tražim glasanje i o ovome amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osiguranje sredstava za izgradnju nogostupa na državnoj cesti D56 kroz Općinu Muć. Vezano uz navedeno ističe se kako je u tijeku izvođenje radova izgradnje navedenog nogostupa.

Tu se događaju brojni udesi, brojni ljudi su nastradali i dobili teške ozljede, neki su izgubili živote i mislim da je neozbiljno zaobilaziti Dalmatinsku zagoru.

Stoga tražim još jednom da ovi projekti koji su vrlo značajni za Dalmatinsku zagoru, Dalmatinska zagora je potencijal. Mene žalosti kada ja vidim da u Cetinskom kraju di imamo 50.000 stanovnika prošle godine ove godine je upisano dva razrada manje u 1. razred, a vrlo perspektivno područje, doslovno može se dva puta kamenom baciti do Splita drugoga grada po veličini, najvećeg grada na Jadranu.

Al mi je žao šta projekte koje Dalmacija zaslužuje ne gurate poglavito Cetinski kraj, Zagora, to redovito odbijate, to me žalosti. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osiguranje sredstava za izgradnju nogostupa na državnoj cesti D-219 kroz naselje Radošić i cestu Put Palića. Hrvatske ceste su u proteklom razdoblju ugovorile usluge projektiranja projekta rekonstrukcije državne ceste oznaka D-219 Ulica put Pavića dužine 800 metara u Sinju, te se uskoro očekuje ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju i građevinske dozvole krenit će se u realizaciju potrebnih radova. Projektom je predviđena izgradnja obostranih pješačkih staza. Ova prometnica kad idete iz Sinja prema Drnišu je u biti od groblja Svetog Frane gdje su, inače nije riješen parking, znači to je državna cesta gdje doslovno u samom središtu kroz Paviće, Tiganje i ovaj dio kad idete prema Radošiću gdje kuće su uz cestu, zavoji su vrlo opasni. Tu imamo, jedino je rješenje nogostup i rekonstrukcija toga dijela ceste.

Vi, to je vaša nadležnost, to je nadležnost države, to je nadležnost ministarstva, to je državna cesta, tu ljudi i doslovno su kuće uz samu cestu, zavoji su vrlo opasni, nema nogostupa. Gori je prekrasna šetnica, imamo Pavića nebesa prema Radošiću i to područje u Radošiću kad prođemo tolko gori, bili ste kod restorana „Rustika“ vjerojatno u više navrata, u „Kralja Rmbaša“, vjerojatno ste i bili češće nego šta ja mislim i neka i drago mi je i triba reklamirati našu gastro ponudu na tome području, imamo pravac gdje nemamo nogostupa. Vrlo opasan je pravac i tu je sigurnost ugrožena ljudi.

I zadnji 56. amandman vezan uz Hrvatske ceste, isti zastupnik, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurat sredstava za obnovu dijela dionice ceste D-2 Vukovar-Ilok. Napravljena je projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju dionice Vukovar-Opatovac. Izvođenje radova bit će podijeljeno u 4 faze, obilaznice Iloka predviđeno je izvanredno održavanje kolnika duljine 6 km. Bio sam na obilježavanju ove obljetnice, ove obilježavanju i odavanju počasti gradu heroju i išao sam u Ilok, tamo je bila gradonačelnica i kad sam išao prema Iloku nisam mogao virovati, ja jesam iz Dalmatinske zagore, al dali smo mi u MOST-u amandmane od, evo od Iloka do Prevlake, od Prevlake do Savudrije, na svim područjima smo se trudili dati amandmane. Kad sam vidio tu cestu dužinu 39 km, zakrpano ko one, ja ne mogu virovat da je to takva cesta i vrlo opasna cesta i šta je najgore to je u svim vašim programima i obećanjima, al vratite tome dijelu Iloka koji je sa 3 strane omeđen granicom sa Srbijom koji je zaboravljen, taj prekrasni lipi gradić, jednostavno je izoliran prometno. Ali imam obećanja, od ministrice Žalac u programu HDZ-a, ovo kad govori Dalmatinac o Slavoniji i Iloku kad sam vidio i bio zaprepašten kakva je cesta prema Iloku, pa to je više neg sramotno. Više neg sramotno opće pomisao da to područje koje je najteže ratom stradalo, ponavljam, koji je omeđeno najistočnije, granica Dunava je sa Srbijom u cijelosti je izoliran.

I na kraju još jednom da ponovim, davali smo amandmane od Savudrije do Prevlake do Iloka, u korist naših građana davali smo našim socijalno ugroženim građanima prijedloge, ništa niste prihvatili i to je ono šta razočarava, al građani neka vide i neka znaju. Idemo dalje. Sada je na redu Prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. i projekcije plana za '22. i '23. Idemo na prvi amandman zastupnika Mire Bulja. Ovaj amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju odlagališta Mojanka na području Sinja i nastavak izgradnje sortirnice i kompostane. Što se tiče odlagališta, napominjemo u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i stručni nadzor i to je u završnoj fazi i radovi će započeti u skorije vrijeme. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je sredstva za sufinanciranje sanacije odlagališta Mojanka sukladno sklopljenom ugovoru, a vezano uz sortirnice i kompostane Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je pozive za izgradnju sortirnica i kompostana putem kojih se osiguravaju EU bespovratna sredstava. Kontradiktornost i loša politika ministra ugroze Ćorića, ugroze okoliša Ćorića i još smo mu dali i gospodarstvo je Mojanka kod Sinja odlagalište. Taj čovjek je prošle godine zajedno sa podređenim mu ili zajedničkom nekakvom druženju vjerojatno u Slovenskoj 9, vjerojatno su donijeli nekakav zaključak da bi se morali pokazati prema EU da nešto rade po pitanju odlaganja otpada, a ne rade ništa. Da iz Vrgorca 120 km udaljenoga grada od Sinja otpad sa istog sanitarnog znači komunalnog uvjeta na tome odlagalištu prevoze u Sinj što košta skuplje znači građane sa starim autima koji su stari 30 godina koji onečišćuju okoliš, da prevoze u Sinj na odlagalište Mojanka, a puna nam je kapa da sad, ne znamo kako da sačuvamo ovaj našu rijeku Cetinu i pritoke rijeke Cetine. I sada normalo, da je se to normalno ponašalo da je se uzeo primjer Krka, otoka Krka koji je već reciklira, odvaja otpada 60, 70%, a može se ići i dalje, oni se sjetili nekakvog regionalnoga centra koji je također opasan Lećevica jer se nalazi na pitkim vodama, na gdje su pitke vode. Naravno da nisam dao i nećete odlagati otpad. Međutim, pošto su vidli ja nisam dao da se odlaže tu otpad sa građanima i mještanima, znate šta su napravili, sad su rekli e Mojanka ne može raditi jer nema ovaj sanitarne uvjete za odlaganje otpada. Znate zašto? Jel nikoga nije briga za odlaganje otpada i čeka vas gori scenarij nego u Napulju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a moju Mojanku sanirajte, to su radna mjesta kompostana …/nerazumljivo/… to je tribalo biti davno, stoga tražim glasanje o ovome amandmanu. 2. amandman ponovo zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže osigurati sredstva za sanaciju odlagališta otpada tzv. crno brdo u zadarskom zaleđu točnije kod naselja Biljani Donji. Planirana sredstava na proračunskoj stavci administracija i upravljanje nije moguće u prijedlogu ovog proračuna smanjiti iz razloga što se iz ovih sredstava financira nabava u licenci za informatičke sustave koji su podrška poslovanju fonda, održavanje istih i sve sigurnosne mjere za informacijske sustave. S druge strane sanacija troske u zadarskom zaleđu je projekt čiji postupak vodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine budući da se radi o mineralnoj sirovini. Biljane Donje i industrijska troska koja se je godinama odlagala vidite kad idete autoputom iz Zagreba sa live strane inače to su Ravni kotari, plodni Ravni kotari koji mogu proizvoditi na tisuće, tisuće tona povrća, voća, nažalost u tome predjelu žive ljudi uglavnom srpske nacionalnosti, nikoga nije briga i tu je se naravno odlagala ta troska i Europski sud je presudio da je ona štetna i da je nelegalno tu stavljena i da se triba sanirati. I platit će štete, znači sud je presudio, Europski sud i štete će platiti hrvatska država za to crno brdo gdje ljudi žive koji se bave stočarstvom koje katastrofalno industrijsku trosku u prirodu i onako odložiti u Ravnim kotarima.

izričito dopušta ograničenje temeljnih prava koja zadovoljavaju načelni uvjet razmjernosti koji je propisan Člankom 16. Ustava RH. Odlukom Ustavnog suda RH potvrđena je ustavnost odredbi važećeg Zakona o strancima s pozicije ustavnosti testa razmjernosti. Naime, SOA svojim metodama koje su zakonske, prikladne i nužne utvrđuje postojanje ili nepostojanje zapreka kod osobe koja svojim ponašanjem i boravkom na teritoriju RH može dovesti do ugrožavanja nacionalne sigurnosti tj. javnog interesa. Predloženim Člankom 5. stavak 2. lonačnog prijedloga zakona već je implementiran tzv. neklasificirani sažetak kako bi stranka bila upoznata s minimumom činjenica i pravnom osnovom na kojima se temelji mišljenje SOA-e, a da u isto vrijeme ne bude ugrožena nacionalna sigurnost otkrivanjem svih klasificiranih podataka. Ako takav neklasificirani sažetak ne bi bio dovoljan za ostvarivanje pravnih interesa stranke onda Upravni sud može izvršiti uvid u klasificirani spis agencije sukladno Članku 20.

Da, da, da, ne vidim vas, samo ne znam, je, je, mi ćemo riješiti, bez brige, … [[Upadica: Ne razumije se.]] riješit ćemo evo samo da poštovana zastupnica Benčić odgovori na ovo.

Razlog zašto smo tražili da je SOA dužna provesti test razmjernosti i test javnog interesa za one podatke za koje se smatra da bi njihovo otkrivanje moglo ugroziti interese nacionalne sigurnosti jest taj šta je bilo niz primjera da je Upravni sud rušio SOA-ine procjene o sigurnosnoj zapreci i jasno naglasio da mora postojati ona razina informacija koje će mogućem žalitelju omogućiti da se žali na zakonitost postupanja i da utvrdi da može zapravo utvrditi da ne postoji sigurnosna zapreka ili da se temelji na činjenicama koje nisu točne. Znači, ono što je bitno je naglasiti da je takav slučaj kod Ustavnog suda upravo o SOA-inim procjenama, a radilo se o procjeni sigurnosnog rizika bio i u slučaju jedne naše sutkinje kojoj je također bio određen sigurnosni rizik zbog čega nije mogla napredovati unutar sustava i u njenom slučaju Ustavni sud zaključio da ona mora imati mogućnost uvida na temelju kojih činjenica se zaključilo da ona, da ona ima sigurnosni rizik ili sigurnosnu zapreku i da na temelju toga mora imati mogućnost isto tako da to opovrgne odnosno da opovrgne one činjenice na temelju kojih je SOA došla do tog zaključka. Dakle, ako to vrijedi za nju s obzirom da se radi o ustavnim pravima i slobodama, smatramo da bi to trebalo vrijediti i za strance u postupku traženja azila ili odobravanja boravka. Iz tog razloga smo tražili ovo, ostajemo pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa.

Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u RH. Ovdje je problem u tome da se traži ovim amandmanom da radnik koji obavlja poslove putem komunikacijskih tehnologija ali je smješten u Hrvatskoj svejedno koristi svu infrastrukturu koju koriste i svi u Hrvatskoj stoga je potrebno da participira i u porezima. Znači ako nama dolazi, šta su to uopće digitalni nomadi, oni su znači državljani treće zemlje recimo Amerikaci koji se očekuje da će da tako kažem potrošiti veliki iznos novaca u Hrvatskoj, njima se ovim zakonom ide na ruku da ovdje dođu, recimo kako ste mi objasnili u jednom prilikom participiraju u Hrvatskoj tako da je promoviraju kao turističku destinaciju, ali istovremeno oni neće participirati u porezima iako će naravno koristiti svu infrastrukturu koju koriste i drugi radnici i drugi ljudi u Hrvatskoj. Tako da je meni bilo važno da oni koji ovdje žive participiraju u porezima. Onog trenutka kada izađemo na nogostup iz svoje kuće kada stupimo dakle u tu javnu sferu mi se nalazimo u području i polju koje je zajedničko i u sferi u kojoj svi moramo participirati i moramo sudjelovati jednako u tome. Tako da izuzimanje onih za koje se očekuje da će potrošiti velike iznose iz obveze plaćanja poreza po meni nije društveno korektno, niti je socijalno osviješteno, niti ide za tim da zapravo ostvari onu zadaću koju se želi ostvariti ovakvim akcijama koje su uvijek jako pozitivno ocjenjene od vladajućih čim imamo riječ digitalni ili tehnologija odmah se svi, odmah se svi poveselimo, ali znači moraju participirati i u porezima. Idemo na 3. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Odredbe Konačnog prijedloga Zakona o strancima o odgovornosti prijevoznika su u potpunosti usklađene s direktivom o odgovornosti prijevoznika tj. je Direktiva Vijeća od 28. lipnja 2001. godine kojom se dopunjuju odredbe Članka 26. Konvencije o primjeni sporazuma iz Schengena iz '85.-te. Direktiva se odnosi na vanjske granice EU iako se odnosi na sve prijevoznike u praksi se to najčešće tiče zračnih prijevoznika i najčešće, najčešće ti prijevoznici su u obvezi snositi troškove povrata stranaca koji su nezakonito ušli u državu. Dakle, odbija se ovaj amandman. i sami u ovom vašem odgovoru naveli razloge zašto smo tražili da se revidira takva obaveza prijevoznika, ona se odnosi zaista većinski na one prijevoznike koji prometuju na područjima vanjskih granica EU. Time je posebno veći teret stavljen na naše prijevoznike. U tom smislu mi smo dali amandman da prijevoznici ne snose troškove ukoliko zaista nemaju saznanja da prevoze državljanina treće zemlje kojem je odbijen ulazak u drugu zemlju jer se ne može tražiti od prijevoznika da kontrolira i putnike na način da vrše pregled dokumenata za boravak u nekoj drugoj zemlji jer to nije njihov posao, oni za to nemaju kompetencije i to je prevelik teret koji na njih stavljamo. Nije istina naravno isto tako da se radi samo o zračnim prijevoznicima, to može biti bilo koji drugi prijevoz, isto tako primjerice autobusni prijevoz, pa vas, naše pitanje ostaje kako vi mislite konkretno da će ljudi koji sudjeluju u primjerice cestovnom prometu, u cestovnom prijevozu biti kompetentni da takve stvari provjeravaju. Znači, takva praksa ide u smjeru nadzora nad strancima od strane drugih građana i ljudi koji nisu ni policija, niti neka državna služba i smatramo to neprihvatljivim i s aspekta izgradnje demokratskog društva, ali i sa aspekta stavljanja neprimjerenog tereta na određene društvene skupine. I dalje ostajemo pri ovom amandmanu i tražimo da se o njemu glasa.

Naime, Članak 53. konačnog prijedloga zakona je u potpunosti usklađen s Direktivom Vijeća od 28. studenog 2002. kojom se definira pomaganje neovlaštenog ulaska tranzita i boravka te okvirnom odlukom Vijeća od 28. studenog 2002. o jačanju okvira u cilju sprječavanja omogućavanja neovlaštenog ulaska tranzita i boravka. Pokušaj pomaganja je sastavni dio gore citirane direktive te je Europska komisija izričito upozorila RH da je dužna definiciju pomaganja implementirati u nacionalno zakonodavstvo što smo i učinili, ali u tom istom Članku 52. u stavku 2. navedene su iznimke što se ne smatra pomaganje, to je vrlo podrobno nabrojeno, ja bi samo podsjetio to je ono pomaganje koje i radi spašavanja života, sprječavanja ozljeđivanja, pružanja hitne medicinske pomoći, pružanja humanitarne pomoći itd. Dakle, ono što smo mi predložili kao amandman je da specificira da je pomaganje iz humanitarnih razloga se smatra ono pomaganje koje ne rezultira nikakvom materijalnom i financijskom koristi za pomagača nego je vođeno moralnim i humanitarnim principom u situacijama nužne pomoći za zaštitu života i integriteta osobe. Ja ću vam sada vrlo konkretno navesti primjere stanovnika, naših stanovnika županija koje se nalaze na graničnim područjima posebno na vanjskim granicama primjerice Sisačko-moslavačke županije koji jesu godinama zaista davali hranu migrantima koji bi tu prolazili iz isključivo humanitarnih razloga, moram napomenuti da je i to samo stanovništvo izrazito siromašno, a da sam se našla u situaciji da mi je značajan broj njih rekao da ih u posljednje 2 godine se doslovno prekršajno kažnjava ili prijeti prekršajnim kaznama zato što daju pomoć u hrani ili odjeći ljudima koji prelaze granicu i koji zapravo imaju namjeru tražiti azil. Iz tog razloga mi smo i prije nekoliko godina pisali Odboru za ljudska prava i tada je Vlada prihvatila i integrirala u zakon ovu iznimku gdje se specificira šta je to humanitarni razlog i da je to ono pomaganje koje ne rezultira materijalnom financijskom koristi. Tu se može raditi i o pomaganju u savjetu, primjerice da se netko ide prijaviti na policiju, da traži azil itd., dakle sve stvari koje su motivirane moralnim razlozima i humanitarnim principom moramo osloboditi odnosno specificirati da nepodpadaju pod ono pomaganje koje predstavlja prekršaj, koji predstavlja prekršaj. Zato vas molim da još jednom razmislite o ovome jer ne želimo kriminalizaciju solidarnosti, ne želimo postati društvo u kojem se građani boje pomagati u egzistencijalno teškim situacijama bilo domaćim građanima, bilo strancima zato što im možda prijeti kazna, prekršajna kazna [[Upadica: Tražite glasovanje?]] zahvaljujem se, ostajemo i tražimo da se o ovome glasa. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Državljani trećih zemalja koji će sukladno prijedlogu ovog zakona regulirati privremeni boravak u svrhu digitalnog nomada ne smiju raditi ili na bilo koji način pružati usluge hrvatskom poslodavcu već isključivo rade i pružaju usluge poslodavcu koji nije registriran u RH. Na njih se dakle ne primjenjuju odredbe kojima se propisuju uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja u RH. Oni dobivaju samo privremeni boravak, a ne ujedno i dozvolu za rad.

Ne prihvaća se ovaj amandman. Prilaganje dokaza o pravomoćnoj neosuđivanosti podnosi se isključivo kod prvog reguliranja statusa državljanina treće zemlje u RH. Dosadašnja praksa reguliranja boravka ukaza je na potrebu dodatne provjere osobe koje namjeravaju urediti svoj status u RH što je osigurano i pravnom stečevinom EU. Predlagatelj smatra da su državljani trećih zemalja kojima se prvi put odobrava boravak na području RH u obvezi pružiti dokaz da ne predstavljaju opasnost za javni poredak RH.

Možemo se složiti s vama da u načelu naravno se može tražiti takva dozvola od svakog tko traži privremeni boravak, mi s ovim amandmanom nismo ni sugerirali drugačije. Ono što smo mi sugerirali da ukoliko osoba dolazi iz ratom zahvaćenog područja ili područja u kojima su uništene institucije države na način da se ta dozvola ne može, fizički ne može dobiti, da je nerealno očekivati da se može ishoditi potvrda o nekažnjavanju i da predvidimo iznimku za taj slučaj. Dakle, da predvidimo iznimku za kada je to zaista fizički u tom momentu nemoguće da se može odobriti privremeni boravak koji može imati određenu suspenzivnu klauzulu na način da ako kada se steknu uvjeti za dobivanje te dozvole, ako se, za dobivanje potvrde, ako se pokaže da je osoba bila osuđivana ili na bilo koji drugi način kompromitirana ili ne potpada pod, ne zadovoljava uvjete za privremeni boravak da se onda on ukine jer nije zaista u redu prema onim osobama koje dolaze iz područja u kojima takve dozvole nije moguće ishoditi, a vi znate da trenutno na svijetu takvih područja ima puno. Zahvaljujem se.

Naime, Zakon o strancima ne visi u zrakopravnom prostoru on je dio sveukupnog zakonodavstva RH pa tako u ovom slučaju trebamo vidjeti što propisuje Zakon o općem upravnom postupku. On kaže da povjerenstvo za žalbe ne može zamijeniti drugostupanjsko tijelo nadležno za rješavanje žalbi pa je to bilo potrebno uskladiti sa odredbom Članka 12.

Naime, ne radi se o upravnim stvarima koje su takve prirode da bi se u svakom slučaju izvršenjem pojedinačne odluke stranci nanijela šteta. Pa smo tako mišljenja da nije potrebno propisivati da tužba uvijek ima odgodni učinak, ako pak stranka smatra da će joj biti teško narušeno određeno njezino pravo ili nanijeti teško popravljiva šteta, sukladno Članku 140.

Zahvaljujem. Dakle, ovdje se konkretno radi o prijedlogu amandmana koji bi omogućio da tužba podnesena Upravnom sudu odgađa izvršenje rješenja kojim se ne odobrava privremeni boravak. Zato što se radi o posljedicama koje, koje nisu zapravo ne možete ih sanirati više, dakle vi jednom kada nekome ukinite ili odbijete privremeni boravak i on se mora u roku od određenog broja dana udaljiti iz RH on ne može niti biti, on ne može ni čak sudjelovati u tom postupku kod Upravnog suda. Dakle, to mu se onemogućuje jer nije fizički na području RH. S druge strane takva tužba ne predstavlja efikasni pravni lijek u smislu garancije efikasnog pravnog lijeka koji je ustavna kategorija iz razloga što zapravo dok, dok proces završi na Upravnom sudu pitanje je da li će ta osoba se uopće više moći vratiti i dobiti privremeni boravak u RH i da li će to uopće više biti relevantno. Znači, ono što smo predvidjeli i zašto smo to zapravo predlagali je iz razloga što je ukinuto povjerenstvo za žalbe. Znači do sada smo imali žalbenu instancu unutar upravnog postupka, jel, a sada više nemamo unutar upravnog postupka žalbenu instancu nego idemo na upravni, nego se odmah ide na upravni spor. U takvom slučaju kada se radi o pravima kao što je primjerice boravak, kao što je uopće mogućnost sudjelovanja u postupku zato što imate ili nemate boravak u nekoj zemlji smatramo da u svakom takvom slučaju bi tužba Upravnom sudu trebala odgoditi izvršenje rješenja i isto tako smatramo da ako se to ne dogodi da ćemo svakako testirati pitanje efikasnosti ovog pravnog lijeka na Ustavnom sudu i Europskom sudu za ljudska prava. Ostajemo pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Člankom 9. Konačnog prijedloga zakona već je propisano da se osobi bez državljanstva može izdati putna isprava pod uvjetima utvrđenom Konvencijom o statusu osoba bez državljanstva iz 1954. godine ako ima odobren privremeni boravak, dugotrajno boravište ili stalni boravak. Napominjem, da u tom slučaju je potrebno nepobitno utvrditi da se radi o osobi bez državljanstva, a Člankom 61. stavkom 3. konačnog prijedloga zakona već je propisano da se državljaninu treće zemlje koji nema valjanu stranu putnu ispravu, a zahtjev za privremeni boravak podnese u RH izdaje rješenje o odobrenju privremenog boravka. Dakle, MUP i prije utvrđivanja da se uistinu radi o osobi bez državljanstva omogućuje takvom strancu da regulira boravak u RH. Dakle, kao što ste i sami rekli, može se, može se ali zakon ne predviđa da se apatridima mora omogućiti da sudjeluju u postupku iako nemaju valjanu stranu putnu ispravu. Znači, biti apatrid znači da nemaš valjanu stranu putnu ispravu, nemaš putnu ispravu nikakvu jer nisi državljanin niti jedne države osim naravno ako imate po konvenciji. I ono što mi kažemo je da ne možemo osobama bez državljanstva i koje nemaju tu vrstu putne isprave za apatride da ne možete od njih tražiti putnu ispravu jer znate da ju nema, to vam je ko kvaka 22, aha nemaš ispravu, al ja te tražim ispravu, al zato što je nemaš odbijam ti pravo. Dakle to, ne možemo na taj način regulirati odnosno možemo reći da osoba bez državljanstva nije dužna priložiti valjanu putnu, stranu putnu ispravu osim one koju ako je naravno dokazano da se radi o osobi bez državljanstva koju provjeru morate napraviti vi i da u slučaju da ima naravno putnu ispravu na temelju Međunarodne konvencije UN-ove da tada se prilaže ta putna isprava. Međutim kažem, ne možemo stavljati kvake 22 u zakone, doduše stavljaju se i za građane RH, pa nas ne treba čuditi da se stavljaju i za strance.

Radi se ponovo o tome da tužba podnesena Upravnom sudu ako ne odgađa rješenje, odgađa, ne odgađa izvršenje rješenja da tada ne predstavlja efikasni pravni lijek s obzirom da je ukinuto povjerenstvo za žalbe kao jedina žalbena instanca tako da mi ostajemo pri ovom amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Naime, konačnim prijedlogom, konačni prijedlog zakona propisuje odobravanje privremenog boravka u svrhu životnog partnerstva koje se odobrava državljaninu treće zemlje koji je u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobreno dugotrajno boravište, stalni ili privremeni boravak ili kojem je odobren azil ili supsidijarna zaštita u RH, a uz ispunjavanje drugih uvjeta za boravak. Državljani trećih zemalja kojima se odobri privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva ostvaruju pravo na autonomni boravak, pravo na rad i samozapošljavanje bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada, zatim pravo na obrazovanje i usavršavanje kao i stjecanje stalog boravka pod povoljnijim uvjetima.

Dakle, razlog zašto smo to tražili da se definira u Članku 64. stavku 1. je iz razloga što se tamo definiraju članovi obitelji. Ne vidimo nikakvog razloga da se životni partneri i neformalni životni partneri reguliraju posebno van onoga što se smatra članovima obitelji iz jednostavnog razloga što je i Europski sud za ljudska prava priznao da stabilne veze kohabitacije istospolnih parova potpadaju pod pojam obiteljskog života. Nadalje, priopćenje, priopćenje Ustavnog suda povodom ustavotvornog referenduma o definiciji braka je istaknulo posebno da eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na dalji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne istospolne zajednice te da svatko u RH ima pravo na poštovanje, pravnu zaštitu svoj osobnog i obiteljskog života. Dakle, vi ovdje tretirate životne partnere samo u kontekstu osobnog života, al ne želite ih definirati pod članovima obitelji tako da mi još jednom apeliramo da kako bi se uskladili i sa drugim zakonima RH kao što je Zakon o suzbijanju diskriminacije da životni partneri ili neformalni životni partneri budu definirani upravo u članku kojim se definiraju članovi obitelji. Zahvaljujem se, ostajemo pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Konačnog prijedloga Zakona o strancima usklađen je sa Člankom 20. Direktive EU i Europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. godine koja govori o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja studija osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova OP. Isto tako Člankom 7. Direktive Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva. Slijedom navedenog, ako bi se ovaj amandman prihvatio na predloženi način postupilo bi se suprotno direktivama koje sam prethodno naveo. U ime kluba, netko se javlja? Ne, onda ćemo o tome glasovati. Idemo na 12. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman.

Ne prihvaćam obrazloženje koje kaže da nije nešto u skladu sa direktivama ako se ne navede konkretno šta nije u našem prijedlogu u skladu s kojom odredbom direktive, ali i modusom implementacije direktiva u drugim zemljama članicama ili sa jurisprudencijom Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde. Dakle, ono što smo mi ovdje predložili je da ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje mora, a ne može kako ste vi definirali, nego mora odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad onom poslodavcu koji ne ispunjava obaveze u odnosu na socijalnu sigurnost, na prava radnika, na uvjete rada i zapošljavanje te porezne obveze odnosno kolektivni ugovor koji obvezuje poslodavca. Isto tako onaj koji je osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja i onaj koji je sankcioniran već zbog neprijavljenog rada ili nezakonitog zapošljavanja. Sugeriramo da oni poslodavci za koje je već dokazano da jesu iskorištavali radnike, da nisu ispunjavali svoje obaveze prema domaćim radnicima ili stranim radnicima, da njima ne možemo dozvoliti, dakle i to posebno sada kada nemamo niti kvotni sustav, da koliko god žele dakle uvoze radnu snagu vjerojatno na uštrb i tih ljudi koji će doći i na uštrb svojih radnika kojima će snižavati cijenu rada. Dakle, ovo, ovakav amandman i ovakvu regulaciju isto tako podržavaju i sindikati iz razloga što znaju kakva je praksa bila prije. Isto tako znamo kakva je bila praksa određenih poslodavaca još za vrijeme kvotnog sustava u kakvim su sve uvjetima određeni strani radnici radili i koliko to zaista je utjecalo na pogoršavanje uvjeta rada u određenim sektorima. Stoga vas molimo da još jednom razmislite da se ne može prepustiti arbitrarno ocjeni policijske postaje odnosno vašeg ministarstva da li će u takvim slučajevima evidentnog, dokazanog prijašnjeg [[Upadica: Tražite glasovanje?]] sustava kršenja prava radnika dopustiti nekome da uvozi nove radnike. 13. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Člankom 94. konačnog prijedloga zakona već je propisan način provjere poslodavaca te je predlagatelj mišljenja da ova odredba već sadrži zaštitne mehanizme radi sprječavanja stavljanja državljana trećih zemalja u nepovoljniji položaj u odnosu na hrvatske državljane, stoga ne možemo prihvatiti ovaj amandman.

Mi smo predložili da se provjerom u Poreznoj upravi ili u središnjem registru osiguranika utvrdi da poslodavac ne isplaćuje plaću ili doprinose odnosno ne isplaćuje plaću i doprinose u skladu sa važećim kolektivnim ugovorom, Zakonom o radu i drugim propisima koji reguliraju način obračuna i isplate plaće uključujući i odredbe o minimalnoj plaći, te isto tako da se postoji obaveza isto takve provjere kada se radi da poslodavac stavlja stranog radnika u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike u tvrtki u pogledu iznosa plaće i uvjeta rada i uvjeta napredovanja jer to predstavlja diskriminaciju, ali isto tako posljedično dugotrajno dovodi i do snižavanja cijene rada, ali i uvjeta rada za sve radnike bez obzira da li su domaći ili strani. Znači ovom odredbom želimo regulirati pitanje iskorištavanja strane radne snage u cilju snižavanja cijene rada i stavljanja stranih radnika u nepovoljniji položaj. Dakle, ja mislim da bi to i vama kao Vladi trebalo biti u cilju. Ja se nadam da vama nije bio cilj Zakona o strancima i ukidanje kvotnog sustava to da se zapravo omogući poslodavcima snižavanje cijene rada, nego da ste zaista željeli ono što piše u obrazloženju zakona, a to je da se onim poslodavcima kojima nedostaje radne snage mogu dobiti kvalitetniju radnu snagu koja im je potrebna, ali da se zaista željeli zaštiti i strane i domaće radnike da ne dođe do snižavanja cijene rada. Ovime kako ste ovo definirali i odbijanjem ovog amandmana da napravite te sigurnosne točke unutar cijelog tog sustava da se to neće dogoditi pokazujete da je namjera bila drugačija. Pozivali ste se na slovenski model, slovenski model ima te različite osigurače unutar sustava koji onemogućuju takvu vrstu eksploatacije i koji onemogućuju da baš dođe do značajnih pogoršanja uvjeta rada. Ovako kako smo mi to napravili to je potpuna liberalizacija.

Naime, potrebno je razlikovati postupak testa tržišta rada od postupka izdavanja dozvole za boravak i rad. Tek nakon što HZZ utvrdi da nema odgovarajućeg radnika na nacionalnom tržištu rada i o tome obavijesti poslodavca on može započeti i pokrenuti postupak traženja strane radne snage odnosno podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad MUP-u.

I drugi članci kao 93. i 94. o kojima je maloprije bilo govora jako precizno napominju koje su prepreke da se poslodavcu omogući zapošljavanje stranog radnika i odgovorno tvrdim da neuredan poslodavac neće dobiti odobrenje za zapošljavanje strane radne snage. Uvaženi državni tajniče tražimo glasanje o ovom amandmanu. Dakle, kad otvarate nekakav proces onda bi trebalo u tom procesu biti definirani i sve procesne radnje. S jedne strane su nam puna usta otvorenosti, transparentnosti, ekonomičnosti, ali s druge strane kad ovo sve zajedno čitate onda vidite da činimo zapravo ne da olakšamo poslodavcima mogućnost zapošljavanja strane radne snage, ne da olakšamo da strana radna snaga zaista bude zaposlena nego mi to i otežavamo. Dakle i današnji model koji imamo pokazuje se da nije dobar, a u ovom modelu će poslodavac jedanput ići po test tržišta rada, onda će stranu radnu snagu krenuti sa zahtjevom prema policijskoj postaji odnosno vašem ministarstvu, MUP-u, onda će to MUP u svom postupku tražiti još nešto što je poslodavac već uz zahtjev mogao donijeti i dok sve to poslodavac napravi ta strana radna snaga će otići i posao potražiti negdje drugdje. Samo trebamo znati što nam je cilj, što nam je smisao i za bilo kakav takav proces trebamo definirati procesne radnje. Da ste definirali, posložili po kućicama procesne radnje vidjeli bi koliko to dugo traje i zapravo da ne činite da olakšate nego činite da što više otežate. Ja uvodno kažem uvijek da tražim glasovanje pa sam to rekla i ovaj put. Uporno se sumnja u ovaj institut testa tržišta rada koji se uvodi ovim zakonom iako je temeljna zadaća HZZ-a posredovanje pri zapošljavanju pa stoga nije prihvatljivo mišljenje da će se to posredovanje provoditi samo na formalnoj razini te da je test tržišta rada nekakva slaba karika cijelog sustava. Predloženi koncept zapošljavanja stranaca jamči prioritetnu zadaću, zaštitu domaće radne snage te pojačanu kontrolu rada državljana trećih zemalja. Po prvi put se zapošljavanje, za zapošljavanje stranaca poslodavac mora ispuniti uvjete koji nisu zanemarivi, koji predstavljaju jamstvo urednog poslovanja u RH. Ovako, znači test tržišta rada su sindikati ocijenili negativnom ocjenom u e-savjetovanju kao i u komentarima nakon prvog čitanja zakona te ističu kako test tržišta rada predstavlja najslabiju kariku cijelog novog predloženog zakona i predviđenog sustava zapošljavanja jer iako poslodavci i dalje formalno imaju obavezu nedostajaće radnike tražiti prije svega u domaćim radnicima kroz posredovanje HZZ-a to je zapravo samo forma. I dalje navedena potraga može biti provedena samo na formalnoj razini jer se poslodavac i radnik moraju dogovoriti oko uvjeta rada i domaći radnik naravno ima pravo odbiti posao ukoliko nije zadovoljan ponuđenim uvjetima rada. Onog trena kada domaći radnik odbije posao poslodavac može zatražiti izdavanje dozvole za rad stranom radniku jer domaćeg nije našao. Kvotni sustav koliko toliko održava mogućnost dizanja cijene rada za najslabije plaćene poslove jer kvote znače ograničavanje mogućnosti da poslodavac snižava cijenu rada računajući s radnom snagom iz trećih zemalja koja je sprema, uvijek će biti nekoga tko želi raditi za manje plaće, manje naknade. U svim ovim poljima Hrvatska ima obrazovanu radnu snagu, pogotovo je kriminalno znači da se izuzimaju s testa tržišta rada neki segmenti, a nedostatak radnika je posljedica niske cijene rada. Nije riječ o tome da mi nemamo radnika, nego je naša plaća 3 puta niža nego plaća u Austriji i Njemačkoj. Oskudica radne snage diže cijenu rada pogotovo u onim poljima gdje su i profiti visoki, govorimo o građevini gdje imamo vrlo visoke profite i najslabije plaćenu radnu snagu. Znači ljudi odlaze naši raditi u Njemačkoj, a mi uvozimo radnu snagu. Nije riječ o tome da nema radne snage nego je plaćamo prenisko. Ovim zakonom omogućit ćete da te plaće još idu prema dolje i to apsolutno sa ukidanjem kvota nećete uspjeti spriječiti. Amandman se ne prihvaća. Naime, uz poljoprivredu gdje smo svi suglasni da je to sezonska djelatnost u RH su u velikoj mjeri turizam, ugostiteljstvo i šumarstvo također djelatnost sezonskog karaktera iako bi željeli da to ne bude tako i ovdje se predlaže da se za, ne provodi test tržišta rada, ali pri tom ne, treba imati na umu da se navedena iznimka od provedbe testa tržišta rada primjenjuje isključivo u slučaju zapošljavanja stranih radnika u trajanju do 90 dana.

Imamo slijedeći amandman broj 17. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se također ne prihvaća, a obrazloženje za neprihvaćanje je isto koje sam dao i za prethodni amandman. Dakle, ono što smo napomenuli i obrazložili vam je da izuzimanje sezonskih radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine bez provedbe testa tržišta rada i mišljenja područne službe stavlja domaće sezonske radnike u nepovoljniji položaj posebno u pogledu cijene uvjeta rada jer poslodavac nema obavezu primarnog zapošljavanja lokalne radne snage i pregovaranja cijene rada s njima već može odmah posegnuti za stranim sezonskim radnicima. Pa sad ajmo malo promotriti konkretno kako to može izgledati. Domaće primjerice sobarice traže cijenu rada koja je na razini recimo 5, 5,5 tisuća kuna neto mjesečno zašto bi neko njih uzeo ako može dobiti, ako može dobiti radnika izvana za manje do 90 dana koliko u većini naših turističkih središta sezona nažalost traje. Dakle, šta će to isto značiti za poljoprivredu, šta će to značiti konkretno primjerice za one ljude koji žive od tih sezonskih poslova u poljoprivredi i u šumarstvu i pokušavaju pregovarati cijenu rada da bi ta cijena rada bila takva da mogu pokriti troškove života kada sada više ti poslodavci sa njima ne moraju pregovarati nego mogu iz susjednih zemalja uvesti znatno jeftiniju radnu snagu. Zaista kada pogledate koje su potencijalne posljedice, nikome ne može biti jasno u ovom saboru zašto ne bi stavili osigurač koji se primjenjuje i za sve druge poslodavce u svim drugim sektorima bez obzira na broj dana na koji zapošljavanje se uzima. I znate koliki prostor se za malverzaciju otvara, nije da smo to jednom vidjeli.

Ovaj rok na koji vrijedi, dakle prije svega amandman Vlada ne prihvaća. Dakle, ovaj rok na koji vrijedi provedeni test tržišta rada od 90 dana bio je tema širokih razgovora između socijalnih partnera i kao što, ako se sjećate u prvom čitanju je bio rok od 180 dana, međutim naknadnim usuglašavanjem među socijalnim partnerima i predlagateljem zakona došlo se do toga da bi ipak bio bolje staviti rok od 90 dana time se smisao testa tržišta rada jače štiti i više se štiti domaća radna snaga.

Naravno tražimo glasanje o ovom amandmanu. Dakle, u prvom čitanju je rok bio 180 dana. Mi ovim amandmanom predlažemo da se rok s 90 dana vrati na 180 dana. Domaće tržište rada nećete štiti rokom ni od 90, ni od 180, ni od 120, ni od 360 nego ćete štiti nekim drugim mjerama i na nekakav drugi način, ali ako se odlučilo ići u novi Zakon o strancima, ako smo svjesni činjenice da imamo problema sa radnom snagom, ako želimo da nam dođu stranci i rade kod nas onda ne smijemo biti neprijatelji našim poslodavcima nego trebamo zajedno s njima vidjeti koji je to najprimjereniji rok. Dakle, ponavljam još jedanput, iskustva nekih drugih zemalja, a iskustva i naše zemlje, dok poslodavac nađe stranu radnu snagu, dok ishodi sve, dok odradi sve zajedno ta radna snaga će otići negdje drugdje i neće ostati tu, to znači uzalud vam trud svirači, ali dakle samo trebamo znati što je smisao i cilj. Da li je smisao i cilj ovog zakona da zaista potičemo i dajemo mogućnost da poslodavci zaposle strane radnike ili to radimo formalno, a suštinski podmećemo klipove i noge sve tamo gdje možemo.

Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Dozvola za boravak i rad državljaninu treće zemlje izdaje se između ostalog pod uvjetom da poslodavac ispunjava obveze u odnosu na socijalnu sigurnost, prava radnika, uvjete njegova rada i zapošljavanja, da poštuje porezne odnosno ispunjava porezne obveze i poštuje kolektivni ugovor. Na ovaj način omogućena je zaštita i domaćih radnika i strane radne snage. Tako da ne znam zašto se stalno apelira na zaštitu radne snage. Vlada RH štiti radnika kao takvog bilo da je domaći, bilo da je strani kad nema dovoljno domaćih radnika.

Na taj način se izbjegava eksploatacija strane radne snage, a istovremeno se izbjegava smanjivanje plaća domaćoj radnoj snazi. U tom smislu ovaj amandman koji sam predložila je upravo na isti način na koji mi preuzimao europsku legislativu gdje Danska i Njemačka štite cijenu svoje radne snage preslikan u našem okviru. Tamo je stavljeno da je potrebna minimalna plaća, dakle svaki radnik koji dođe u Njemačku i Dansku treba imati osiguranu najmanje minimalnu plaću osiguranu kolektivnim ugovorom. S obzirom da kod nas minimalna plaća je preniska ona je zapravo prosječna plaća bi kod nas trebala biti minimalna plaća, ja sam stavila znači prosječnu plaću u branši. Na taj način bi se izbjeglo snižavanje cijene radne snage, znači naknada za obavljeni rad stranog radnika se jamči, kako kaže amandman stranom radniku u visini prosječne plaće u branši u kojoj je strani radnik došao obavljati rad. Iz toga se izuzimaju, znači to ne može biti uključeni troškovi putovanja, hrane i smještaja niti mirovinski fond itd., znači taj amandman je išao upravo za onim što ste vi nama ovdje predlagali neki dan, a to je bilo upisano u Zakonu o upućivanju gdje se preslikavalo kako se to lijepo kaže znači europsku pravnu stečevinu gdje imamo jedne kriterije kada preslikavamo tu europsku radnu stečevinu, pravnu stečevinu, a imamo druge kriterije kad imamo naše tzv. naše zakone. U tom smislu inzistiram na ovom amandmanu i tražit ću glasanje. Amandman se ne prihvaća. Intencija predlagatelj da se osim što se treba postupati zakonito da se postupa i žurno i u najboljem interesu stranke koja traži određeni, određenu uslugu pred tijelima državne uprave. Dakle, iako je u dva koraka zamišljen postupak zapošljavanja strane radne snage uvjeravam vas da hrvatski poslodavac neće čekati dulje nego što je potrebno na to odobrenje. Ostali evo razlozi za neprihvaćanje sam već iznio u obrazloženju amandmana broj 14. Kao što smo tražili glasanje o amandmanu broj 14. tako tražimo glasanje o amandmanu broj 20. to su dva amandmana koja su međusobno povezana. Uvaženi državni tajniče ne morate vi nas ništa uvjeravati. Dakle, postoje određena iskustva i postoje određene situacije gdje smo to već prošli. Tamo davne 1986. godine u jednom drugom zakonu je prvi put uvedeni neki posebni uvjeti koje investitor mora prikupiti. I tad je ideja bila da to prikuplja tijelo državne uprave koje je tad bilo. Onda se u jednom trenutku shvatilo da to nije dobro nego da je bolje da to investitor prikuplja sam. Nekoliko puta se to mijenjalo malo tijelo državne uprave, malo investitor. Ona iskustva koja imamo iz nekih drugih zakona je da je uvijek bolje i brže da onaj koji je zainteresiran da mu se što brže riješi ima mogućnost sam prikupiti što više dokumentacije, da je to brže, da je to učinkovitije, da je to u njegovom interesu, a da za to kad za to zadužio tijelo državne uprave, dakle bez obzira kada govorim tijelo državne uprave mislim i na ministarstva i na županijske urede i na sve druge ispostave, brže učinkovitije i to su iskustva koje imamo. Vi ste samo u procesu vašim službenicima dali još da moraju pisati još jedan dopis, slati i čekati. 21. amandman zastupnice Katarine Peović. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Dakle, jest propisano da broj zaposlenih radnika koji su državljani RH odnosno državljani članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih. Predlagatelj smatra da je navedeni omjer dovoljan zaštitni mehanizam za broj domaćih i stranih radnika kod poslodavca, to je dakle minimum, njih može biti i 30 i 50 i 70%, a ostatak ako to nije moguće namiriti s domaćeg tržišta rada poslodavac će sukladno odredbama ovoga zakona dobiti putem zapošljavanja državljana trećih zemalja. Pa da, mislim da je to stvarno skaredno kako to reći ne, da poslodavac ima obavezu, naravno da on može imati više zaposlenih koji nisu iz gospodarskog prostora EU niti iz Hrvatske, ali vi ste ovdje stavili ograničenje i pravilo da mora imati minimalno 1/4 radnika, mi smo ovdje stavili dakle najmanje pola radnika da moraju biti iz Hrvatske ili iz Europskog gospodarskog prostora. Pa zar tržište rada Europskog gospodarskog prostora od preko 200 milijuna radnika nije dovoljno veliko da bi osiguralo potrebe za bar 50% radnika kod svakog poslodavca. Zar je moguće da je to tako? Da mi moramo znači uvoziti radnu snagu i ne možemo staviti da poslodavac mora imati barem 50% domaćih zaposlenih. Nema više kvota, nema više ograničenja, on se formalno samo treba javiti HZZ-u koji će mu odgovoriti za građevinu da nema dovoljno radnika po onoj cijeni koju on nudi i nakon toga on može raditi što god hoće. I ovako samo sada imali uglavnom iz Srbije i Sjeverne Makedonije, BiH radnike na građevini, nisu se niti radna prava poštovala, ali i sama cijena rada, ovo će sada biti samo formalizirana eksploatacija. Znači nismo ništa napravili na tome da mi uredimo recimo tim radnicima da im budu bolji uvjeti rada, jer naravno kad bismo uredili te uvjete rada, kad bismo stavili da moraju imati prosječnu plaću u branši graditeljstva onda bi mi zapravo ukinuli potrebu za tim stranim radnicima i zato to nismo napravili, ali istovremeno eto sasvim licemjerno pristupamo i prihvaćamo zakonodavni okvir EU u kojem upravo to stoji za danskog i njemačkog radnika.

Upravno vijeće zavoda određeno je kao tijelo nadležno za donošenje odluke o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada. Konzultacije sa socijalnim partnerima prilikom donošenja ove odluke stoga ne smatramo nužnim, posebice s toga što predstavnici socijalnih partnera su ujedno i članovi upravnog vijeća zavoda dakle mogu meritorno odlučivati kod pripremanja i donošenja ove odluke. U ime kluba zastupnika, nitko, morat ćemo glasovati o njemu. Pa idemo na 23. amandman zastupnice Katarine Peović. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Predloženi koncept zapošljavanja državljana treće zemlje jamči prioritetnu zaštitu domaće radne snage, ali isto tako uvažava i potrebe poslodavaca. Iz tog razloga predviđeno je donošenje odluke o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada.

Pa osim što ste znači ukinuli kvote i sad znači poslodavci mogu uvoziti radnu snagu koliko god praktički žele vi ste za određena zanimanja u potpunosti ukinuli i test tržišta rada, znači poljoprivreda, šumarstvo, ugostiteljstvo i turizam uopće ne treba niti test tržišta rada. Znači poslodavac koji želi u ugostiteljstvu zaposliti jeftinu stranu radnu snagu ne treba niti na tržištu rada tražiti da li bi se netko javio za to zanimanje za tu nisku cijenu koju će nuditi. Naravno da će uvijek biti netko tko će se zaposliti za nižu plaću. Znači ono što je ovdje bio nekakva intencija da se osiguraju dakle uvjeti za sve radnike, imali ste od SDP-a jedan da tako kažem afirmativan prijedlog amandmana da se makar iz poljoprivrede makne ova odrednica, znači ako ste već tu odrednicu postavili za ugostiteljstvo, za šumarstvo nejasno je zašto ste to postavili za poljoprivredu gdje možete imati nekakve situacije sezonskog biranja voća itd. ili nekih izvanrednih situacija u kojima se prisili dakle poslodavca, jer kad imate manjak radne snage onda zapravo prisiljavate poslodavca da podigne cijenu rada pogotovo u onim sektorima gdje nije riječ o tome da poslodavac ne može dati veću cijenu rada nego računa s tom nižom cijenom rada i niste prihvatili niti taj amandman. Znači odbijate redom amandmane koji bi čak i u ovom vašem okviru koji ja mislim da je toliko loš da nije moguće ga ispraviti zato sam išla s amandmanima koji su zapravo vraćanje stavaka iz prošlog zakona, znači barem kvota, jer kvote su bile nekakav okvir koji bi nam omogućio da domaću radnu snagu spasimo od takve eksploatacije i zapravo prisilne emigracije, jer snižavanje cijene rada je prisilna emigracija. Ljudi za te plaće ne mogu živjeti u Hrvatskoj, oni nisu otišli vani zbog [[Upadica: Tražite glasovanje?]] turističkih dojmova. Tražit ću glasanje o ovom amandmanu. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Direktive Europskog parlamenta i vijeća od 26. veljače 2014. godine o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika propisano je da država, države članice moraju omogućiti olakšavanje ponovnog ulaska sezonskog radnika kojem je najmanje jednom u proteklih 5 godina izdana dozvola za boravak i rad neovisno je li radio kod, hoće li raditi sad kod istoga ili kod novog poslodavca.

Moram još reći kad su sezonski radnici u pitanju da njih ova direktiva posebice štiti kod pitanja njihovoga stanovanja i uvjeta boravka jer je primijećeno da u mnogim državama članicama sezonski radnici su najviše iskorištavani u smislu da žive u neadekvatnim uvjetima, da spavaju i borave u neadekvatnim uvjetima i ova direktiva je implementirana i u hrvatsko zakonodavstvo.

25. amandman zastupnice Katarine Peović. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Kvotni sustav koji trenutno vrijedi ukazao je i na nedostatke u planiranju provedbi i kontroli zapošljavanja državljana trećih zemalja, pa stoga Vlada predlaže novi model zapošljavanja koji će biti učinkovitiji u odnosu na potrebe tržišta rada.

Dakle, glavna novina je u ovom zakonu je provedba testa tržišta rada kako bi se zaštitila hrvatska radna snaga, koji, znači oni koji imaju uvjete i žele raditi na određenim poslovima. Drugo, što je jako bitno je da će podrobno ispitati podrobno ispitati urednost poslovanja poslodavaca što će smanjiti moguće zlouporabe te omogućiti zaštitu tržišta rada i prava radnika. Dakle, posebno se ukazuje da se ovim zakonom propisuje iznimka od provedbe tržišta rada i pribavljanja mišljenja HZZ-a isključivo za zapošljavanje sezonskih radnika u trajanju do 90 dana uvažavajući pri tom specifičnosti i sezonski karakter određenih djelatnosti. Ajmo riješiti onda problem zašto test tržišta rada nije zaštita hrvatskih radnika, da to možda malo pojasnimo, kako vi kažete to je netočnost. Pitati tržište rada da li ima, da li postoji radna snaga koja želi raditi za takve bijedne naknade i onda dobiti negativan odgovor o tome da ne postoji radna snaga koja želi raditi za takve bijedne naknade koje nisu dovoljne da bi se od toga živjelo nije zaštita rada, niti radnika. Znači to je samo utvrđivanje stanja. Znači vi ćete utvrditi da za te naknade, za te plaće nitko u Hrvatskoj ne želi raditi što znamo, znači u građevini mi znamo da ljudi odlaze raditi na bauštelu zato što ne mogu živjeti od onih naknada koje bi dobili plaće, koje bi dobili u Hrvatskoj za taj rad. Prema tome, pitati tržište i dobiti negativan odgovor i onda ustvrditi da ne postoji radne snage nije štićenje hrvatskog radnika. Negdje uistinu možda nedostaje radne snage, ali negdje bi postojalo radne snage ako bismo dignuli cijenu rada. Znači naša cijena rada je 37% plaće zapadnoeuropskog radnika. Mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti. Nama je u samo jednoj godini 90% ugovora potpisano na određeno vrijeme. Znači naši uvjeti rada su apsolutno eksploatacijski i onda nam se često premijer hvali da je broj zaposlenih porastao, da ali od kud smo krenuli jel. To su potpune manipulacije statistikom i vaše tržište rada, znači test tržišta rada će vam poslati taj odgovor u tom obliku da za te novce nitko ne želi raditi, ali vi niste zaštitili na taj način našeg radnika.

Amandman se ne prihvaća. Iako je ovo dakle novi amandman moram se osvrnuti samo da ja nisam branio Zakon o upućivanju radnika to zastupnica već nekoliko puta ističe, isticala je u raspravi o Konačnom prijedlogu Zakona o strancima i sada ponovo nekoliko puta. Dakle, taj zakon je, su branili neki drugi predstavnici predlagatelja. Dakle, ovaj se amandman ne prihvaća, razlozi i obrazloženje su slični kao i za neprihvaćanje amandmana broj 15. i opet se pitam, zalažete li se samo za veće plaće i prava stranih radnika ili svih radnika. Vlada RH zalaže se za jednakost i domaćih i stranih radnika kad strani radnik dođe, al dok strani radnik ne dođe zalaže se da hrvatski radnik dobije posao i da bude zaštićen na radu. Pa dobro kad sam mislila da ste vi predlagali taj zakon, nisam mislila na vas osobno nego na Vladu jel, ako ste to tako shvatili ispričavam se, znači vaša Vlada, vaši nadređeni su taj zakon ovdje predstavljali, možda niste vi osobno. Što se tiče znači toga da li koga štiti Radnička fronta i ja, koju radnu snagu, a koga štiti HDZ i vaša Vlada, ako ste stvarno željeli zaštititi našu radnu snagu i kako kažete vi biste im dali jednaka prava kao znači domaćim radnicima i stranim radnicima jednaka prava, pa onda im dajte jednake naknade za rad. Uzmite prosječnu plaću u jednoj branši, što je bio amandman koji sam predložila i izjednačite plaće, ako izjednačite plaće i date u jednoj branši istu plaću manje će biti onih koji će dolaziti izvana radit za nižu, puno nižu plaću od prosječne, ali ni to naravno ne bi zaštitilo pretjerano cijenu naše radne snage jer je prosječna plaća kod nas niska. Zato sam govorila o Zakonu o upućivanju jer tamo je dovoljno dakle u Danskoj i Njemačkoj staviti minimalnu plaću koja se mora osigurati i za stranog i za domaćeg radnika da bi se zapravo izbjeglo snižavanje cijene radne snage i uvozne strane radne snage. Al to je čista demagogija kad se kaže mi štitimo i stranog i domaćeg radnika, jer vi kad stavite znači jednake plaće u branši, vi zapravo štitite domaćeg radnika. Mislim koliko god govorili da štitite i domaćeg i stranog radnika, ali izjednačavanjem plaća nestaje potrebe za uvozom radne snage što je napravila i Njemačka i Danska i uopće EU, bogate zemlje centra svojim zakonodavnim okvirom kad su stavili pravilo dakle da treba biti jednaka plaća, najmanje minimalna plaća i to prema kolektivnom ugovoru u pojedinoj branši, kod njih je pokriveno s kolektivnim ugovorima 90%, kod nas puno niže od toga.

Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. RH je u tržišnom gospodarstvu, dakle ovdje zalažemo se za tržišno gospodarstvo utvrđeno Ustavom i našim propisima i ne može se, ne može Vlada određivati koju će plaću poslodavac isplatiti radniku, ali Vlada stvara konkurentne uvjete za razvoj gospodarstva i na taj način podizanja plaće i općenito boljeg života radnika i svih ostalih. Direktivom o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem propisano je da državljani treće zemlje moraju imati sredstava za uzdržavanje. Što je to slabiji materijalni status, a mi znamo da druge odredbe ovog zakona propisuju i da stranac mora imati sredstava za uzdržavanje u RH, bilo da ih ostvaruje svojim radom ili kroz članove svoje obitelji.

Dakle, do teškog materijalnog statusa može doći u međuvremenu. Ono što smo mi rekli je da bilo kakav otežani materijalni status zapravo ne smije biti prepreka za mogućnost učenja hrvatskog jezika. Dakle, učenje jezika je u interesu svima nama, nama je u interesu da svi koji dođu u RH nauče hrvatski jezik da bi se mogli bolje integrirati u društvo. Ne želimo da su stranci getoizirani, ne želimo stvarati okruženje u kojem ćemo imati dio stanovništva koji nas, sa kojim nećemo moći komunicirati jer je komunikacija preduvjet integracije i međusobnog razumijevanja. Dakle, mi smo jedna od zemalja koja i to me baš, dugo sam se bavila time i uspoređivala zapravo koliko izdvajamo za to, koja najmanje izdvaja za učenje jezika stranaca koji dolaze u RH. Program koji smo imali onaj Croaticum je bio toliko bazičan da naravno da ljudi ne mogu u tom roku niti naučiti hrvatski jezik, niti nismo im omogućili primjerice učenje hrvatskoj jezika u struci, uz struku itd., na čemu smo mogli zapravo angažirati i dodatan broj ljudi i zaposliti dodatan broj ljudi koji, kojih imamo viška na tržištu rada. Znači to je ono u odnosu na što smo tražili ovo ako osoba nije slabijeg materijalnog statusa, ne u trenutku kada ulazi u RH jer se tada traži provjera tih uvjeta nego u međuvremenu. Može se dogoditi da netko izgubi posao, može se dogoditi bilo koja druga situacija i iz tog razloga tražimo da se to prepozna kod stjecanja bilo kakvih prava i socijalnih prava posebno i da se prepozna ne samo što je interes tog stranca, nego što je interes RH.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne politike uvijek sudjeluje u postupku povratka kad je to u skladu s propisima koji uređuju poslove socijalne skrbi odnosno kad su u pitanju ranjive skupine, a posebice na temelju protokola o postupanju prema djeci bez pratnje koja je Vlada RH donijela osvježeni, osuvremenjeni protokol prije nepune 2 godine.

I smatramo da to je preveliki teret za MUP i da drugi akteri u pojedinim dijelovima postupanja sve od prihvata pa do integracije ili eventualno dakle udaljenja stranaca iz države moraju sudjelovati proporcionalno onome što je njihov udio i što je u skladu sa njihovim nadležnostima i njihovim kompetencijama. Tako primjerice kada se radi o određivanju blažih mjera smatramo da bi se zaista, to je benigni, benigni prijedlog da se barem konzultira sa ministarstvom nadležnim za obavljanje poslova socijalne skrbi, ne samo kad se radi o ranjivim skupinama nego upravo zato da bi se uopće moglo i detektirati da li je netko, mada po defaultu ne pripada ranjivoj skupini u nekom od posebno ranjivog položaja i da li treba primijeniti blažu mjeru.

Vlada RH ne prihvaća amandman. Naime, Članak 220. konačnog prijedloga zakona propisuje da će, da će se državljanina treće zemlje bez odgode otpustiti iz centra ako uvjeti za smještaj više nisu ispunjeni. Istekom roka koji je određen rješenjem o smještaju stranca, smještaju dakle stranca se mora otpustiti iz centra neovisno o trajanju upravnog spora ili drugoj sudskoj kontroli zakonitosti rješenja. Da, dakle no što smo sugerirali ovim člankom je da kada se stranac još uvijek nalazi u centru, a nadležni upravni sud ne poštuje rokove jer se radi o instruktivnim rokovima tada smatramo da automatizmom treba prestati smještaj u centru za otvorenog tipa jer ono predstavlja ograničenje slobode kretanja kao temeljnog ljudskog prava i isto tako da je nužno odrediti posljedice propuštanje rokova od strane upravnih sudova. Ne zato što nam je to ovako palo napamet, nego zato što smo to godinama gledali mi koji smo se bavili zaštitom ljudskih prava osoba koje su bile u tim centrima. Dakle, gledali smo da ljudi i uvjerili se da su se u praksi događale situacije da upravni sudovi odlučuju po tužbama na ograničenje kretanja i nakon proteka više mjeseci, pa su čak bile poznate situacije da sud nije odlučio tijekom cijelog smještaja državljanina treće zemlje u centru tj. do proteka vremena na koje je bilo određeno zadržavanje državljana treće zemlje u centru ili do izvršenja prisilnog udaljenja državljana treće zemlje. Dakle, to mi i sami znamo koliko takvi postupci mogu trajati, zaista je dolazilo do prekomjernog zadržavanja u centru zatvorenoga tipa i na kraju krajeva vi ste isto svjesni da o tome postoji i praksa Europskog suda za ljudska prava koji smo mi dužni implementirati ne samo kad se radi o slučajevima protiv RH nego kad se radi i o slučajevima protiv drugih zemalja jer Europska konvencija tzv. živući instrument ona živi kroz svoje odluke, a ne samo slovo konvencije. I smatramo da ovo, način na koji smo ovo uredili nije u skladu sa konvencijskim odredbama.

Postaje sastavni dio. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman. Važeći Zakon o strancima je možemo tako reći jedini akt kojim se na neki način uređuju pitanja zakonitih migracija i useljavanja u konačnici u RH. Dakle, on obuhvaća uvjete ulaska, boravka, rada, mogućnosti boravka u svrhu spajanja obitelji, obrazovanja, znanstvenog istraživanja te također i traži neke uvjete koji ustvari omogućuju integraciju državljana trećih zemalja u RH.

Hvala lijepo, tražit ćemo glasanje o ovom amandmanu. Dakle, apsolutno mislimo i podržavamo da ova zemlja treba imati jasnu i definiranu imigracijsku politiku. Upravo se u javnoj raspravi nalazi strategija razvoja RH do 2030. godine. Prema tome, mjesto gdje će se definirati imigracijska politika, gdje će se definirati to sve zajedno je strategija razvoja RH, a onda će iz toga pojedini elementi biti u ovom zakonu. Ovo što sad činite na jednom mjestu ste nešto malo olakšali, ali na drugom mjestu ste ostavili i dalje isto. Dakle, sabor će u okviru kojeg dokumenta točno donositi imigracijsku politiku o strategiji i imigracijske politike u strategiju razvoja, a ona će na temelju toga Vlada opet nešto odlučivati i kroz ovo s jedne strane ste ukinuli kvote, ali s druge strane ovdje ponovo vraćate kvote na nejasan, netransparentan način. Dakle, u strategiji razvoja mora biti imigracijska politika i dio te strategije razvoja Hrvatske i razvoja po pojedinim oblastima i svemu ostalom, a ne u ovom zakonu gdje zapravo ste sad na mala vrata to ponovo vraćate nazad. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman, a razlozi neprihvaćanja su isti kao i za neprihvaćanje amandmana broj 3. Hvala. Da, mi smo ovdje predložili brisanje kazne za prijevoznike jer smo predložili naravno i da se briše članak koji njihovu odgovornost uspostavlja, pa se to veže uz to. Međutim, ovo je naš zadnji amandman pa ću iskoristiti još ovo preostalo vrijeme samo da pošaljemo neku bitnu poruku. Ne samo Zakon o strancima nego naš čitav paket politika oko migracija i oko načina na koji se postavljamo oko dolaska stranaca je s jedne strane izuzetno zatvoren konzervativan, a s druge je dosta eksploatacijski. Dakle, mi isključivo promatramo strance i dolazak stranaca kao, kroz dvije kategorije, jedno su ovi turisti koji su prolazni, drugo su potencijalni radnici. Mi nikada nismo stvori migracijsku politiku koja bi valorizirala i naše vrijednosti i vrijednosti ljudi koji dolaze u RH i otvarala prostor zapravo zajedničkog razvoja, razmjene i unapređenja i kulture kroz neki kulturni dijalog. To se vidi po tome da mi nemamo integracijsku politiku i to je opasnost i mi upozoravamo godinama da je najopasnije zapravo ako imate s jedne strane prihvat i dolazak ljudi što pozdravljamo i dobro je, ako oni ovdje žive i rade pod jednaki uvjetima kao i građani RH. Međutim, ako nemate integracijske politike koje će omogućiti uključivanje u hrvatsko društvo tada nam se mogu dogoditi situacije koje su druge zemlje zapadne vidjele, a to su getoizacija stranaca, to je zapravo njihovo otuđenje od zajednice u kojoj žive, ali zajednice koja je zajednica prihvata, dakle RH spram njih. To ne želimo. Želimo da je naše društvo kohezivno, da je solidarno i želimo zbog toga da kad se donose ovakvi zakoni da se donose u paketu da znamo od početka, dakle od dolaska osobe do njegove potpune integracije što potpuno činimo. Ovako radimo točkaste izmjene koje nas zaista dugoročno mogu koštati. Ostajemo pri ovom amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. I zadnji 33. amandman Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman budući da nije prihvaćen ni amandman broj 31. koji se odnosi na Članak 246. pa dakle ne može se prihvatiti niti ovaj amandman.

Kao što smo tražili glasanje i o svim drugim amandmanima, tražimo glasanje i o ovom amandmanu. Uvijek kad se donosi nekakav zakon treba se znati smisao i cilj. Dakle, smisao i cilj je da Hrvatska bude ne samo prijatelj svojim građanima nego da bude i prihvatljiva za dolazak stranaca koji će tu ostati, raditi i kasnije živjeti. To nije samo jedan element, tu je nekoliko elemenata o kojim treba voditi računa. Kao što sam već kad smo obrazlagali amandman odnosno kad sam obrazlagala amandman 31. rekla mi imamo u javnoj raspravi, koja mislim da je do 12. prosinca, strategiju razvoja RH. Mi moramo znati kakvu to zemlju hoćemo da bude 2030. odnosno 2050., koji su to poslovi, koje su to komparativne prednosti koje imamo, što mi s tom zemljom želimo. Stoga mjesto za imigracijsku politiku je mjesto u toj strategiji koja će i koja je u javnoj raspravi i koja će biti i u ovom saboru, a Zakon o strancima je smo jedan od alata, alata kojim ćemo napraviti. Ne smijemo greške koje su neke druge zemlje imale ponoviti. Dakle, neke druge zemlje su imali zaista su bile prihvatljive za dolazak stranaca, ali samo kao jedna od međustanica na njihovom putu za neke druge zemlje EU koje će im nuditi druge pogodnosti nego što kod nas. Dakle, ako želimo biti prihvatljivi za dolasku stranaca moramo znati koja je to radna snaga koju trebamo, moramo znati kako razvijamo uopće društvo, moramo imati i elemente i stanovanja i obrazovanja i svega ostaloga, ali to je u strategiji razvoja RH, stoga to sigurno nije niti ova strategija, niti ovaj zakon. Time smo završili raspravu o amandmanima, sad ćemo napraviti jednu stanku radi provjetravanja dvorane do 1 sat.